Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.

To je poctivá odpověď, odpovídá politice této vlády. Věda a výzkum v České republice zcela jistě zaplesá.

A pane premiére, ve vší úctě, to, že zaměstnávání na sociálně demokratických úřadech včetně vašeho nemá žádnou souvislost se sjezdem, vám věříme stejně upřímně a stoprocentně jako vaše tvrzení, že jste netušil nic o nabídce pana místopředsedy Sklenáka a dohodě, kterou učinil s ostatními předsedy klubů. Věříme tomu úplně stejně. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Laudát. Pane premiére, vaše vysvětlení navýšení počtu úředníků na Úřadu vlády tím, že se tam zřídila pozice vicepremiéra pro výzkum, a proto je tam potřeba vytvořit zázemí, opravdu není správné. Já bych vás chtěl upozornit, pokud to nevíte, že na Úřadu vlády tradičně existuje odbor pro výzkum a vývoj, který má řadu zaměstnanců, a že tento odbor klidně stačil vytvářet zázemí vicepremiérovi pro výzkum v době sociálně demokratických vlád, kterým byl třeba Martin Jahn. Tento odbor má nejenom ředitele, ale měl v poslední době i vrchního ředitele, což de facto může být nahrazeno, nebo to je to místo, které teď má náměstek vicepremiéra pro výzkum. Takže já opravdu nevím, proč by se tam muselo na řízení výzkumu navyšovat takové množství pracovních míst a k čemu by to sloužilo. Úředníci, kteří rozumějí výzkumu, na Úřadu vlády tradičně jsou, ten odbor je dostatečný, fungoval tak i v minulosti, když tam byl vicepremiér, nebo tam nebyl vicepremiér, poskytuje zázemí pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která fakticky doporučuje vládě, jak se má řídit výzkum v České republice.

Děkuji a nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kalousek, oba s faktickými poznámkami. Dostal jsem přednost, děkuji. Ona totiž je to faktická reakce na vystoupení pana předsedy Fialy. Já mu to rád vysvětlím, proč to tak musí být.

To je přesná politika vlády, kterou odráží ve svých rozpočtových prioritách navrženého státního rozpočtu. A samozřejmě že nemůže stačit odbor, to musí být sekce. A nemůže tam být jenom ředitel, musí tam být náměstek, vrchní ředitel a ředitel odboru. To byste vy jako vysokoškolský profesor měl pochopit.

Děkuji. My jsme podstoupili na petičním výboru diskusi při obhajování této kapitoly 304.

Takže takto nám to bylo řečeno, protože my jsme detailní údaje k tomu nedostali.

Ale to bude jiný projev.

Děkuji. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Okamuru.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi na úvod poděkovat panu premiérovi, který už se nehlásil, jak mi řekl, aby dal prostor k další věcné diskusi, takže jsem se konečně dostal ke slovu. Co se týče mého vystoupení, my už jsme za hnutí Úsvit v rámci prvního čtení konkrétní výtky řekli, a proto bych se dnes soustředil spíše na ty principiální věci nebo to pojal trošku jiným způsobem. Samozřejmě už jsme tady hovořili o tom, jaký rozpočet by mohla podat vláda, že by mohl být samozřejmě buď vyrovnaný, nebo alespoň s menším schodkem, zvláště když ekonomika roste a má růst i příští rok. A ten růst ale, jak víme, a to bych tady zdůraznil, protože tady si s některými vládními představiteli nerozumíme, tak není díky této vládě, ekonomika neroste přece díky této vládě.

Takže já si myslím, že to bychom si měli říct už úplně na úvod. A také bychom si měli zdůraznit, že když ekonomika roste, tak v učebnici, možná i v první hodině v první třídě ekonomiky je jasně napsáno a je to jasná premisa, že to je ten čas, kdy by se měly sanovat dluhy, jelikož ta sinusoida se zase zvrátí, a až ekonomika bude klesat, tak bohužel ty peníze na sanování dluhů nebudou.